Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené dámy a vážení pánové.

Nicméně myslím si, že je důležité, aby se to uchopilo koncepčně trošku jinak než dneska.

A potom mám ještě tedy faktickou poznámku směrem k panu profesorovi Balašovi, který tady hovořil už dvakrát dneska o tom, že by bylo dobré narovnat platy ve vysokém školství, aby asistenti na vysokých školách nebrali méně než učitelé na středních a základních školách. Já se s tím ztotožňuji, protože z vysokoškolského prostředí pocházím, akorát by mě zajímalo, aby trošku nastínil, jakým způsobem toho chce dosáhnout, protože ono to není úplně jednoduchá záležitost. Děkuju za pozornost.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ale padlo tady několik vět, kde bych především chtěl vyvrátit a paní poslankyně, prostřednictvím pana místopředsedy, máte pravdu, byl jsem v kanceláři, jakmile jsem slyšel váš zvučný hlas, okamžitě jsem nechal ostatní práce a dělal jsem si poznámky, takže přesně vím, co ve vašem proslovu bylo řečeno. Za prvé, prosím, nevysílejme a to je myslím i společná řekněme vůle a snad i přání vlády i opozice nějaké signály nervozity do policejní nebo hasičské veřejnosti.

Byla to mimochodem první dohoda, kterou jsme učinili i ke spokojenosti odborářů na jednání tripartity, tedy nárůst prostředků, nárůst platů od ledna hasičům i policistům o 10 %, a tak to prostě bude a finanční prostředky na to v rozpočtu samozřejmě připraveny jsou. Peníze na zanedbané základní registry jsou zatím v rozpočtu Ministerstva vnitra, je tam 700 milionů korun alokovaných na samotný provoz a udržení provozu a 300 milionů korun alokovaných na hardware, který je potřeba samozřejmě v případě základních registrů zgruntu změnit tak, abychom jejich bezpečnost a chod byli schopni zachovat. V případě vzniku Digitální agentury, což je další věc, o které tady jednáme, dojde určitě k přesunu těchto finančních prostředků na místo, kde budou základní registry spravovány.

Další konkrétní otázka, která ve vašem vystoupení padla, byla, zda těch 200 míst na Ministerstvu vnitra, kde dojde ke zrušení, jsou ta místa, která mají být delimitována do Digitální agentury. Ne, nejsou to ta místa, jsou to jiná místa, a Ministerstvo vnitra jde příkladem a naplňuje vládní prohlášení, to znamená, že reálně snižujeme počty úředníků nejedná se dokonce pouze o neobsazená místa a jejich zrušení, jedná se i o reálně existující místa, která po nějaké revizi agend jsou určena k tomu, že budou zrušena. To znamená, reálně na Ministerstvu vnitra dojde od příštího roku k poklesu pracovních míst o 200 cca, prosím, nechytejte mě za jednotku, to bude přesně definováno v systemizaci, kterou bude vláda teprve schvalovat, ale nejedná se o zaměstnance, kteří by měli být delimitováni. My jsme opakovaně se zaměstnanci mluvili, pan vicepremiér Bartoš, který má pod sebou digitalizaci, měl dvě setkání, myslím jenom během posledního měsíce. Samozřejmě, jednání s odborovou organizací budou ještě pokračovat. Je přirozené, že když se chystá nějaká systémová změna, tak to určitě budí pozornost, a je správné to, že jednání probíhají, budou probíhat, a je samozřejmě logické, že odboráři k tomu nějaký postoj zaujímají.

Je tady programové prohlášení vlády, které jasně definuje funkci vicepremiéra pro digitalizaci s řídící kompetencí těchto procesů, a je logické, že k tomu potřebuje také nějaký nástroj, prostředky. Můžeme se o tom dohadovat, ale je to prostě legitimní rozhodnutí této vlády, a já jsem přesvědčen o tom, že ten systém jako takový funkční bude. To jsou asi ty nejdůležitější věci. Možná ještě jednu poznámku.

Tyto prostředky ve schválené výši také proplaceny byly. A co se stabilizačního příplatku týče, tak ten v rámci policie je a bude vyplácen nadále, pouze se trochu mění princip, trošku se od lokálnosti proplácení stabilizačního příplatku přikláníme ke generačnímu přístupu, to znamená, zastabilizovat v uvozovkách příslušníky Policie České republiky, kteří jsou v nejperspektivnějším věku, mají něco odslouženo, mají zkušenosti, jsou to profesionálové, a hrozilo by, že by třeba odešli za vidinou výsluh mimo Policii České republiky. Tuto skupinu policistů se primárně snažíme zastabilizovat, aby v policejním sboru zůstali. Je to koncepce policejního prezidenta, s kterou souhlasím, a takto to bude aplikováno v příštích letech.

Tolik asi obecně, paní kolegyně, zbytek a detail bych si nechal na výbor pro bezpečnost.